Hvala lijepa. Znači prekinuta je na kratko sjednica za one koji su došli poslije zato što je nastala jedna neprimjerena polemika oko referenduma za smrtnu kaznu. Gospodin Pernar je bio za taj referendum, a ja sam to spomenuo kao nešto što ne bi se smjelo nikada dogoditi. To je cijela priča, a najvjerojatnije priča je u performansu. Znači idemo dalje. Ponovit ću. Gospodine Podolnjak, vi ste rekli da društvo koje se suočava sa 400 tisuća potpisa da zapravo treba ozbiljno uzeti u pitanje raspisivanje referenduma čime bi se mogao i složiti ako bi svako pitanje u referendumu bilo dozvoljeno. Ja ću ponoviti još jednom. Vi ste također rekli da se radi o, to niste vi rekli to je rekao netko drugi, da se radi o to je rekao gospodin Grmoja kada je tražio da ne raspravljamo u kasne sate da mi govorimo o tome da se tu radi o krupnim pitanjima jer npr. jedno je pitanje raskidanje jednog ugovora. O kojem ugovoru se radi?

Ali ja sada ulazim u meritum jer su svi ostali ulazili, pa onda ja moram ulaziti u meritum. Znači o sprječavanju nasilja nad ženama, kojeg je prva potpisala Turska, kojeg je potpisala Španjolska, a da Biskupska konferencija nije rekla ni A, a niti da se javila nekakva građanska inicijativa koja ima pretenziju da predstavlja cijeli narod.

O tome se govorilo samo pohvalno, a kada je došao u Parlament ta Istambulska konvencija je ratificirana sa jednim suzdržanim glasom od 900 i nešto zastupnika i senatora. Prije nekoliko dana sam se imao susrest sa irskom veleposlanicom koja mi je također rekla da u Irskoj to nije izazvalo nikakav problem. Govorim sve namjerno o katoličkim zemljama koje imaju jake, vrlo jake biskupske konferencije. U Njemačkoj Biskupska konferencija je hvalila Istambulsku konvenciju. Ovdje kod nas se javio jedan cijeli pokret koji je zapravo uzeo Istambulsku konvenciju i to jedan dio Istambulske konvencije se spomene rod. Ja ću reći ali to je moje mišljenje izmišljajući neku rodnu ideologiju ali meni ne bi ni smetalo da ima rodne teorije unutra da bi zapravo započeo jedan cijeli politički projekt. Jer ako uzmemo to pitanje znači Istambulska konvencija koja govori o nasilju nad ženama, znači prema drugačijim, prema slabijem, prema fizički slabijem spolu, fizički slabijem spolu. Oko toga ćemo se valjda dogovoriti da je to tako. Uglavnom fizički slabijim, a radi se o nasilju, a ostala dva pitanja iz drugog referenduma tiče se o slabijem dijelu populacije jer manjina valjda je vrlo jasno da broj pripadnika manjina je manji od broja pripadnika većina i da zato postoji nešto što se zove pozitivna diskriminacija kako bi se moglo to na neki način prava uravnotežiti. To je jedan, ova mjesta u parlamentu su jedna od prava koja spadaju u taj dio, dio pozitivne diskriminacije i koji zapravo je 92. godine uveden u hrvatski politički život. Netko će reći, uveli smo ga zato da nas priznaju. Ali ja sam se uvijek nadao da smo ga uveli zato što vjerujemo u to. Netko će reći to je zapravo bio način da mi pokazujemo zapadu da smo sibilizirani. I u svakom slučaju tadašnji predsjednik, predsjednik Tuđman i ondašnji HDZ-e na koji to je bilo u mandatima kada sam ja bio oporba je uveo nešto što je imao. To molim vas sada, ima nas malo ali pokušajte dobro čuti u kojim je bilo pet pripadnika malih manjina i 13 Srba, 13. 1995. godine odmah nakon Oluje, broj malih manjina je ostao isti, broj srpske nacionalne manjine je spušten na tri, naravno sa našim glasom protiv, ali. Nakon toga 1999. godine taj broj od 3 je spušten na 1. Zašto govorim to? Govorim zato što danas postoji jedan cijeli val mišljenja koji kaže da ono što je nekad bilo jedan danas je 3. Ne ono što je nekad bilo 13, danas je Kolega Radin, isprika, vrijeme vam je isteklo. Hvala vam lijepo [[Upadica Radin: Hvala i vama.]] Imali smo jednu povredu Poslovnika. Nastavljamo sa raspravom u ime kluba zastupnika. Sljedeći je kolega Milorad Pupovac, ispred Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege.

U zemlji koja je iz dana u dan gubi sve veći broj stanovnika, zemlji u kojoj nakon određenog perioda poboljšanja položaja manjina bilježimo pogoršanje položaja manjina. U zemlji koja mi je pod teretom neizvjesnosti hoće li imati sutra za isplatu mirovina a istovremeno u zemlji koja trpi pod različitom vrstom obaveza koja je preuzela prema pojedinim grupama bilo temeljem međunarodnih ugovora kao što je Konkordat, bilo vlastitih zakona kao što je Zakon o pravima branitelja, u zemlji koja iz dana u dan gubi na međunarodnoj utakmici ravnopravnosti njezinih građana sa građanima ostalih zemalja mi imamo posla sa referendumskim inicijativama u kojima je najveći problem političkog sistema, najveći problem moralnosti u ovoj zemlji pitanje manjina i pitanje prava žena. Dakle nakon razdoblja dominacije neoliberalne ideologije koja je trajala do otprilike prije 5 godina sada imamo početak razvoja dominacije ultrakonzervativne ideologije kojoj sada smetaju vrijednosti koje su bile zaštićene čak i u vrijeme socijalističkih poredaka u istoku Europe. U štošta se moglo dirati ali u prava žena i u pravo manjina se nije smjelo dirati. Da je netko Hrvatima u Federativnoj Jugoslaviji išao određivati način na koji će biti zastupljena u jugoslavenskoj federaciji ili da je netko bilo kojoj drugoj republici odlučio da li može ići na referendum o samostalnosti ili ne, to bi se smatralo apsolutno nedemokratskim činom. Ali danas, u današnjoj Hrvatskoj je moguće da se organizira referendum i da se pod krinkom popravljanja izbornog sistema zapravo ide na to da se umanjuju prava manjina. Dakle ne raspravlja se o činjenici da manjine, najveći dio manjina živi u najnerazvijenijim dijelovima RH, 55% Srba živi u krajevima koji su u razredu od 1.-4., isto tako Mađara, isto tako Slovaka, isto tako Čeha. Rijetki nažalost imaju nešto bolji položaj. To je privilegija u Hrvatskoj. Privilegija je isto kad o tome govore ljudi koji su birani na posebnim manjinskim listama. A ja ću vam reći poštovane kolegice i kolege nije to privilegija. U godinama koliko sam u Saboru nikada se nisam osjećao privilegiranim, uvijek sam se osjećao degradiranim.

A u ovoj zemlji biti gledan kao Srbin dovoljno mi je da pogledate sudbinu Danijela Subašića i njegovo iskustvo sa ljubavima, hrvatskog heroja u nogometnom svijetu koji nije imao pravo na normalnu ljubav kao što nisu imala mnoga djeca, a ja bih vam o tome imamo štošta za reći, zbog predrasuda, zbog mržnje, zbog netolerancije. I ovaj referendum umjesto da se poduhvati argumentacije zašto je potrebno mijenjati izborni sistem, on ne nalazi argumentaciju, nego kaže, ljudima koji u Belom Manastirom, pred katoličkom crkvom dolaze na misu, kaže dođite da potpišete protiv Pupovca. Koji je u Savskoj u Zagrebu, pozivaju ljude, uključujući i moje suradnike, dođite da potpišete protiv Pupovca. Pa ne trebate vi potpisivati protiv Pupovca. U ovakvom sistemu Pupovac je odavno otpisan. U ovakvom sistemu mnogi zastupnici nacionalnih manjina su odavno otpisani. Ali proglašavati zastupnike nacionalnim manjinama moralnim, anomralnim humanoidima, lagati o tome kako jedino u Hrvatskoj postoji sistem zastupljenosti nacionalnih manjina, to je nedopustivo. Time su se služili ljudi koji su vodili kampanju. Koliko god se profesor Podolonjak trudio, da kaže koliko je opravdano govoriti o 3 preferencijalna mandata, ali nisu 3 preferencijalna mandata kolega Podolnjak bila ješka, ješka su bili Srbi i manjine. Ovo je bio antimmanjinski referendum i vođenja je anti manjinska kampanja.

Lagati o Romima i o zastupniku Kajtaziju, da je biran sa 83 glasa, kao što se je vodilo tokom kampanje, mogu samo amoralni ljudi. Nakon toga što su Romi gotovo doživjeli potpuno istrebljenje, posebno '42. g. Čovjeka koji je toliko predano radi na ostvarivanju prava Roma, a mi imamo dilemu šta ćemo s tim. Prebrojati, naravno, ali prebrojati svaki i provjeriti svaki potpis, jer je ovo tijesna margina, skupljena po krajnje dubioznim uvjetima.

manjine i njihovi zastupnici u Hrvatskom saboru, najveći problem političkog sistema je opasna obmana i opasno obmanjivanje. Toga smo imali u više navrata ali dugo nismo imali nakon toga, od '96. se oporavljamo od rata, od '96. se oporavljamo od politika koje su bile negativnije u nekim svojim elementima. Vračati nas ponovno u vrijeme pod krinkom plemenitih ciljeva je krajnje, krajnje opasan posao. A što se tiče Istambulske konvencije, ima jedna zajednička stvar, inicijativi narod odlučuje i inicijativi za promjenu Istambulske konvencije, a to je da se potpuno zanemaruje činjenica da je Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, de facto konstitutivni akt Hrvatske samostalnosti. Akt koji je bio uvjet međunarodnog priznanja, akt koji je bio uvjet za članstvo u Vijeće Europe, akt koji je bio uvjet za pristupanje EU. I mi koji smo tada kroz različite političke stranke činili da Hrvatska 2011. uspješno završi svoje pregovore i uđe u članstvo EU, nismo gledali tko je tko. Predano smo zajedno radili na tome. Ali danas su se neke institucije obogatile i mogu imati svoj nevladin sektor koji će pokretati ovakve inicijative. Danas država izdašno plaća te institucije, da mogu ucjenjivati svaku vladu i rušiti svaku vladu. Ovakvim šupljim referendumskim okvirom.

Čime ćeš se braniti? Ne vodiš računa o istini, ne vodiš računa o argumentaciji, ne vodiš računa o nečijem izjašnjavanju i nečijim stavovima nego stavljaš sve u isti koš, tako i ovo. Rodnu ideologiju su izmislili neki ljudi ovdje i neki ljudi iz nevladinog ultrakonzervativnog kruga. Oni su skovali termin, oni su formirali diskurs i oni vode kampanju. S njom se može raspravljati, složiti ili ne složiti, ali sa njima ne može jer oni nisu za raspravu. Oni samo koriste još uvijek ovaj minimalni liberalni okvir za raspravu i na pravo govora u kojem ostali neće sutra imati pravo govora nego će samo oni imati pravo govora. I kao što pitanje prava manjina u konačnici ima jedan cilj, a to je umjesto da stvoriš političku stranku ti formiraš savez nevladinih organizacija, uzmeš referendumsku inicijativu i sutra se pojaviš na izborima i osvajaš vlast. A za posljedice te baš briga. Što će ostati od zemlje, što će ostati od naroda, što će ostati od političkog sistema.

To su totalitarne namjere, to su totalitarne nakane koji su protiv pluralizma i koje su protiv onoga što im omogućava, a to je liberalna atmosfera koju još uvijek imamo u zemlji.

Kolega Podolnjak, povreda Poslovnika, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolega Pupovac je povrijedio čl. 238. Poslovnika kojim je omalovažavao zastupnika osobno prozivajući sa govornice, nekorektno. U ime Kluba zastupnika se ne proziva drugi zastupnik koji mu ne može replicirati. Smatram apsolutno nekorektnim i to se ne radi, to se može raditi u pojedinačnom izlaganju, onda se može odgovoriti, ali ne u ime Kluba se obraćati direktno na način na koji ste se vi obratili onemogućujući zastupnika da vam nekako barem pokuša odgovoriti. Povreda Poslovnika, gospodin Pupovac.

Zato što je ovo nedopustivo. Molim vas, dajem vam opomenu. Sjednite, hvala. Izvolite gospodine Grmoja. Poštovani predsjedavajući, povreda Poslovnika od strane kolega Pupovca 238. Dakle, nema uopće nikakvog razloga za ovakvim tenzijama ovdje u sabornici. Postupili ste prema kolega Pernaru ja bih rekao jako oštro, a sad smo imali jedan istup potpuno znači neočekivan, neizazvan bilo čim.

Kolega Pupovac je dobio opomenu, hvala. Nastavljamo sa raspravom u ime Kluba zastupnika.

Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na svojim sjednicama raspravio je zahtjeve za raspisivanje referenduma građanskih inicijativa Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj konvenciji, te su doneseni zaključci koji su sadržani u izvješću koje je Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav podnio Hrvatskom saboru. Iz tih zaključaka vidljivo je da Odbor stava da se potpisi dostave Vladi RH na provjeru njihove ispravnosti i vjerodostojnosti, te da se to sve učini u skladu sa Zakonom o referendumu. Odbor je predmetne zahtjeve raspravio na temelju svoje nadležnosti iz čl. 60. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo te je jednoglasnim odlukama odlučeno na temelju čl. 127, st. 2. Poslovnika Hrvatskog sabora da Vlada treba provjeriti dakle broj i vjerodostojnost prikupljenih potpisa. Također poziva se Vlada na provjeru jesu li ti potpisi prikupljani sukladno čl. 8.c Zakona o referendumu. Važno je napomenuti da ovo o čemu mi danas raspravljamo čisto je proceduralne naravi i potpuno je nebitno što se ova rasprava odvija u ovaj sat koji će neki nazvati kasnim. No međutim, dobili smo još početkom tjedna raspored rasprava za svaki od dana ovoga tjedna i znali smo da imamo 8 točaka dnevnog reda i da su kao posljednje točke dnevnog reda 7. i 8. dakle, rasprava o referendumskim pitanjima, odnosno o zahtjevima za raspisivanje referenduma. Kao član Odbora za Ustav moram reći da je na sjednici Odbora bilo dosta riječi o potrebnom broju potpisa za raspisivanje referenduma i da se o tome dosta raspravljalo.

Zbog ažurnosti za svake izbore sastavlja se popis birača. Prije donošenje Zakona o registru birača na referendumu o ulasku u Europsku uniju bilo je 4 milijun 504 tisuće 765 birača, dok je na izborima za Europski parlament na tom popisu bilo 3 milijuna 767 tisuća 343 birača.

Ministarstvo je u skladu s tim podacima odredilo prije prikupljanja potpisa ovih građanskih inicijativa što je 10% od tog broja, tako da je broj birača koje je Ministarstvo iznijelo proizlazi iz Zakona o popisu birača, Odluke Ustavnog suda jer je potrebno zbrojiti broj birača iz 10 izbornih jedinica te broj birača u 12. izbornoj jedinici, dakle, pripadnike nacionalnih manjina koje nisu u općem potpisu u 10 izbornih jedinica.

Dakle, potrebno je sagledati realitet birača i uzeti njihov stvarni broj u obzir, dakle, prilikom prikupljanja odnosno prilikom razmatranja broja birača. Inače 2014. godine podsjetit ću da je nakon Odluke Ustavnog suda uvaženi i cijenjeni profesor sa Pravnog fakulteta u Zagrebu Đorđe Gardašević dao jedan osvrt i jedno mišljenje pravno o potrebnom broju birača i pravima odnosno broju potrebnih potpisa onome tko može potpisati referendumsku inicijativu te tko može ostvariti pravo glasa na referendumu. Neću ulazit u tančine i objašnjavati no međutim, važno je znati da su mnogi ustavnopravni stručnjaci zaista dali nekakav sud, odnosno svoj sud koji smatram relevantnim na ovom području stoga ne bih ulazio u daljnja razlaganja. Susreli smo se i sa problemima u današnjim raspravama da su građanske inicijative imale određenih problema u prikupljanju potpisa, no napomenut ću da je poznata činjenica da se jedna inicijativa obratila Ustavnom sudu vezano uz zabranu prikupljanja potpisa i podnijela žalbu protiv Državnog izbornog povjerenstva. Ali Ustavni sud je tu žalbu odbacio iz razloga što se radilo o predreferendumskim aktivnostima. Neki zanemaruju činjenicu da u Odluci Ustavnog suda stoji da su se potpisi prikupljali na više lokacija te da postoji dovoljan broj mjesta kako bi se građani mogli izjasniti o podršci ili ne davanju, davanju ili nedavanju podrške ovome referendumu. Kako sam i naglasio radi se o proceduralnoj stvari da o meritumu danas ne bih raspravljao, raspravljat ću o tome kada bude tema i točka dnevnog reda. Osim nepravilnosti za koje smo čuli sa jedne strane, odnosno od građanske inicijative moram naglasiti da je određenih nepravilnosti bilo, a koje sam i sam kao promatrač cijelog ovog procesa mogao na prvi pogled ustanoviti, da je diskurs koji je vođen u javnom prostoru zapravo bio potpuno neprimjeren da su iznošene činjenice koje su vjerujem bile neprovjerene, pa dakle, u dijelu, dobrom dijelu neću reći da su bile laž, ali sigurno u dijelu nisu odgovarale istini posebno za referendumska pitanja vezano za prava određenih skupina u društvu u Republici Hrvatskoj. Odbor je raspravljao i o potrebi donošenja zakona o referendumu, dakle, novog prijedloga zakona. U tom novom prijedlogu zakona posebnu bi pozornost trebalo posvetiti regulatornim rješenjima koja se odnose na uvjete za pokretanje referenduma na inicijativu građana, s toga je u raspravi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav što je vidljivo iz njegovog izvješća izrazio mišljenje kako je potrebno što prije donijeti zakon koji će na cjelovit i sustavan način urediti pitanje referenduma. Osim toga, naglašeno je kako ni odredbe Ustava u potpunosti ne uređuju pitanja referenduma na odgovarajući način te da ih je potrebno mijenjati kako bi se stvorio preduvjet za izradu novog i kvalitetnijeg normativnog okvira za pitanje referenduma u Republici Hrvatskoj. Nemam dakle, inače naviku u ime Kluba unositi nekakve vlastite stavove, ali evo tijekom ove rasprave uočio sam jednu malu sitnicu na koju bih se htio osvrnuti, a siguran sam da bi i zastupnici iz mog Kluba dijele isti stav i mišljenje. Danas je ovdje prozvan jedan hrvatski nogometaš, čovjek koji je nama jučer donio pobjedu i na kojeg smo mi strašno ponosni. Dakle, naše nogometaše kao ni ljude u društvu zapravo ne dijelim i ne razlikujem po nekakvoj nacionalnoj osnovi. Ti ljudi nose hrvatski dres, oni su naš ponos, oni su naši heroji, junaci, tako i Rakitić, Subašić i Modrić i moji dečki iz Slavonskog Broda Mandžukić do nedavno i Ivica Olić i smatram da su svi oni jučer učinili nešto što mi u Hrvatskom saboru dugo nismo. Ujedinili su naciju na barem onih dva, tri sata koliko se do dugo u noć slavila ta pobjeda hrvatske reprezentacije. Mislim da nam takvih uspjeha i takvih situacija oko kojih ćemo se svi mi ujediniti treba puno više. Tada bi nam i demografska slika u Hrvatskoj bila bolja i imali bi manje odlazaka i imali bi političara kojima bi cilj ulaska u Hrvatski sabor bio raspravljati o meritumu određenih stvari koje će doprinijeti uspjehu i prosperitetu države i siguran sam da bi svim građanima u Hrvatskoj bilo bolje. Samo ću zaključiti i neću dalje dužiti svoju raspravu. Sljedeći u ime Kluba zastupnika Glas i HSU su kolega Goran Beus i kolegica Anka Mrak Taritaš koji će podijeliti raspravu. Izvolite.

Ova dva Izvješća o zahtjevu za raspisivanju državnog referenduma za koje smo objedinili raspravu svojim stavovima u ime Kluba Glasa i HSU-a pokrećemo kolegica Anka Mrak-Taritaš koja će nešto više reći o zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative Istina o Istambulskoj, a ja ću se koncentrirati više na Građansku inicijativu Narod odlučuje o dopuni Ustava Republike Hrvatske. Republika Hrvatska prošla je mukotrpan put izgradnje svoga ustavnopravnog poretka polazeći od opće teorijske premise da je država nevidljivi i nepisani ugovor građana kojima se tim istim građanima koji su pristali da ju konstituiraju prije svega osigurava sigurnost, jednakost pred zakonom. Sigurnost i jednakost pred zakonom da bi mogli ostvariti sve svoje posebnosti i svoju osobnu slobodu. Jedino narod slobodnih pojedinaca je zapravo slobodan narod. Hrvati su dugo težili i sanjali da budu zajednica slobodnih ljudi. U toj svojoj težnji za slobodom nerijetko su shvaćajući zapravo da je politička nacija konstituirana od čitavog niza elemenata, pa ako hoćete i etnosa shvatili da njihov identitet nije jedan, nego je mnogostruk.

Tada su zapravo ljudi glasujući na referendumu izrazili svoju želju da žive u slobodnoj zemlji, ali kao što rekoh, niti ima slobodnoga naroda, niti slobodne zemlje ako ima neslobodnih građana, ako građanima nije pružen okvir sigurnosti da ostvare svoje slobode u kojima će ostvariti sebe kao pojedinca i sve svoje težnje da budu članovi zajednice. Hrvatska ima tu sreću da u tom svom multiidentitetu baštini sjajne dionice svojih sinova i kćeri kojima su očevi ili djedovi došli od nekud drugdje i nosili neka druga ne domaća prezimena i utkali ono što su znali kao veliki hrvatski ljudi, kao hrvatski velikani ono što mi danas kao generacija koja živi u ovome vremenu baštini kao svoje neovisno o tome da li su se prezivali Strossmayer, Koh, Preradović, Ružička, Prelog, Tifnbach, Tanhofen, Desnica ili nekako drugačije. I mi smo sretnici jer baštinimo njihovu ostavštinu. Ali kao da neki zli vjetar s vremena na vrijeme napuše jedra ljudima loših namjera, tako se i društvu katkad nagomilaju oblaci koji inspiriraju posebno one kojima je ideja netolerancije toliko bliska da bi rado zakonskim okvirom, pa i promjenom Ustava tu netoleranciju ozakonili kao način funkcioniranja društva. Inicijativa o kojoj govorimo danas koja je došla pred Sabor prolazi kroz dvije faze. Prava je ova u kojoj sada sudjelujemo gdje Hrvatski sabor mora na temelju prijedloga kojega je dao Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav odlučiti da li će poslati prikupljene potpise na provjeru. I druga je, kada ta provjera bude izvršena hoće li se u procjeni ustavnosti pitanja o kojima se radi obratiti Ustavnom sudu ili ne. Obje su to prilike da se govori i o formi i o sadržaju. Najprije o sadržaju.

Jedna je otvorenim ispijanjem smrtonosnoga napitka, ili čistoga sredstva koje će im se ubrizgati u vene a druga je kada se lagano dan po dan truje netko tko će na koncu biti eutanaziran. Ovo je kao zdjela prekrasno mirišljave i izgledajuće voćne salate. Dva pitanja nose sa sobom nekoliko elemenata od kojih su neki svakome zdravorazumskom čovjeku apsolutno prihvatljivi. Pogotovo u ovo vrijeme kada već imamo iza sebe 28 godina iskustva ustavnopravnoga poretka koji se oslanjao na temeljni a to je Božićni Ustav a onda uz neke izmjene posljednja 2010. i na dodatke i nadogradnje. I u tome leži i opasnost koja je između ostaloga dokumentirana u svjedočanstvima čitavog niza ljudi koji su pristupali ili bili pozivani štandovima na kojima su se prikupljali potpisi. Nekima se govorilo ono što smo maloprije od kolege čuli dođite potpisati protiv Pupovca. Druge se mamilo pitanjem jeste li za to smanjimo broj saborskih zastupnika. Trećima se govorilo jeste li zato da se uvede više demokracije i da mogu glasovati ljudi elektronski i dopisno već prema tome tko je bio ciljana skupina. 26. svibnja u Siraču udruga Nijemaca i Austrijanaca organizirala je nacionalnu manjinsku manifestaciju na kojoj su predstavnici niza nacionalnih manjina, Talijana, Roma, Čeha, Nijemaca i drugih prikazivali svoju gastronomsku baštinu koju su ugradili u gastro baštinu u Hrvatskoj. Inicijativa narod odlučuje je pokazala toliku osionost i bahatost da sa svojim štandom dođe na tu manifestaciju. Ni riječi nisu ni jednome čovjeku kojemu su pristupili rekli o tome da se ovom inicijativom traži smanjenje prava predstavnika nacionalnih manjina u Saboru. Njih su naravno mamili nekim drugim prijedlozima i obećanjima. Jeste li za to da živimo u demokratskijem društvu? Jeste li zato da smanjimo broj saborskih zastupnika jer oni su paraziti na našoj grbači, ako jeste potpišite. Jeste li zato da mogu glasovati i oni koji ne mogu fizički izaći na birališta, koji žive u inozemstvu. Kada je nas nekolicina upozorila te ljude da potpisuju između ostalog i zahtjev da se ukine pravo glasa, nacionalno manjinskim zastupnicima u Hrvatskom saboru od dvije najvažnije stvari u državi o kojima uopće Parlament odlučuje. Ljudi su išli protestirati zašto su ih prevarili ali tada je već bilo kasno.

To je javno izgovorio na televiziji. … [[Upadica se ne čuje.]] Dakle, postoji čitav niz primjera koji govore o tome da se manipuliralo, ljudi koji su … … [[Upadica se ne čuje.]] Oprostite kolega Grmoja, ja nikoga ne prozivam, ja vas obavještavam. … [[Upadica se ne čuje.]] U redu. Dakle postoji čitav niz indicija da se manipuliralo u razgovoru s ljudima koji su trebali potpisati. U konačnici u svakome društvu postoje ljudi koji zahtijevaju provođenje radikalnih mjera protiv drugih članova društva. Ali svako demokratsko i civilizirano društvo definira koja su to pitanja na kojima nema umanjivanja prava. Što znači umanjiti pravo nekome od saborskih zastupnika, da ne glasuje o povjerenju Vladi i da ne glasuje o donošenju proračuna? Hoće li sutra kriteriji biti da svi zastupnici iz Dalmacije također budu deprivirani i da ostali mogu glasovati za Vladu ali oni ne mogu glasovati za Vladu? Hoće li sutra biti rečeno da će se zastupnicima iz nekih stranaka uskratiti ta mogućnost? To je samo prvi korak, ako je prvi korak da se zastupnicima nacionalnih manjina oduzme pravo glasovanja o tako dvije važne stvari, drugi bi mogao biti da im se oduzme pravo bilo kakvoga glasa a i onima koji su ih ovdje poslali. Jer ako ih šalju bez prava glasa onda ni oni glasa nemaju.

Evo to vam je tako kada ste u liberalnoj stranci i kada dva govornika imaju 4 neobična prezimena onda ovom drugom sa dva neobična prezimena ostanu tri minute, ali ja ću biti dovoljno jasna i glasna da kažem ono što sam trebala reći. A to je, postoji jedna kineska kletva koja kaže „Dao ti Bog da živiš u zanimljivim vremenima. Pa bih ja tako rekla „Dao ti Bog da budeš saborski zastupnik u trenutku u kojem mi o ovom raspravljamo gdje smo možda došli u činjenicu da bude prijedlog predsjedništva da zabranimo mobitele u sabornici jer sabornicu pretvaramo u nešto gdje nismo zaslužili ni 1,7 što nas građani ocjenjuju na otprilike 1,5. I nekoliko rečenica vezano o referendumu građanske inicijative Istina o Istanbulskoj. Kad sam odlazila jedno veče iz Sabora doma preko Jelačić placa, onda sam tamo ljude aktiviste, prolazila sam uz njih i oni su potpisivali odnosno uzimali potpise i ja prolazim i kaže ovaj jedan, ova neće potpisati. A zašto vi tu zapravo uzimati potpise? Kaže za muškarce koji hodaju u suknjama. Ja pitam koliko ste u Hrvatskoj vidjeli muškaraca koji hoda u suknjama ili u haljinama ili određenih koji to rade zbog svog posla, a koliko ste vidjeli zlostavljanih žena? Inicijativa Istina o Istanbulskoj zapravo je inicijativa kojom kad stvar želite izvrnuti, pokazati na opako. Koliko je zlostavljanih žena i u ovom trenutku? I zašto se odlučimo za referendum? Za onu skupinu ljudi, odnosno žena, djece, obitelji koji su najranjiviji. Ja nemam nikakav problem i ljudi moraju misliti drugačije. Zemlja, države napreduje gdje postoji kritična masa koji ukazuju i misle drugačije. Ali tu treba odrediti granice. Jedna od prijelaznih točaka ovog Sabora i ovog je da je došlo do činjenice, do situacije da smo zreli za izmjenu Ustavnog zakona, da ne može sve biti tema pitanja na referendumu i da smo stigli do činjenice kada ćemo, koji broj glasova je negdje, dakle inicijative skupljene da se dostavi odmah. Nije bilo razloga da se to ne dostavi, nije bilo razloga da to ne bude odmah. Da je ta inicijativa a Istina o Istanbulskoj bila i skupila veliki broj pa oni bi dotrčali, ako nisu skupili broj, ako su skupljali do zadnjeg dana, do predaje koja je bila otprilike 2 tj. od zaključenja, onda zaista budi sumnju. Ja neću reći da je istina jedno i drugo, to će ocijeniti nešto drugo, ali Istina o Istanbulskoj znači odlučilo se je reći u Hrvatskoj unutar obitelji ima pravo svak zlostavljati svoju ženu i svoje dijete kad kome padne na pamet.

Vi povlačite? Vi isto povlačite? A vi bi povredu Poslovnika sad?

Moram reći potpredsjedniče da ste puno liberalniji nego … [[Govornik se ne razumije.]] opomene šakom i kapom. Zahvaljujem potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege. 22.08, ajde da probam nešto reći što još do sad nije bilo rečeno u ovim mjesecima i danas cijeli dan. Imamo kako je i kolega Radin rekao, tehničko pitanje, dakle objedinjena rasprava, dvije referendumske inicijative šalju se Vladi da se utvrde broj potpisa i valjanost prikupljanja istih. Jedna i druga imaju nešto zajedničko, jedna i druga iznikle su, letjele, prikupljale svoje pristalice na krilima populizma i sa neskrivenim mogu tako reći, političkim ambicijama. Kad govorimo o Konvenciji o zaštiti žena i nasilja u obitelji, ja još nisam čuo ovih, koliko već mjeseci oko toga se priča i nakon što smo je usvojili, kako se nekom život promijenio na gore, kako su njegova prava lošija, kako on sada ne može spavati po noći, ne znam boji se izaći na ulicu jel' će vidjeti neke osobe, zamislite možda koje su zaštićene tom konvencijom a da nisu žene nego su se tako deklarirali jer se osjećaju kao žena.

Čemu to, kome je to smetalo? Ja ne vidim ni jedan pravi, stvarni razlog nego onaj populistički odnosno ideološki sa prikrivenim ali više tako ne prikrivenim političkim ambicijama. Kad govorimo o drugoj inicijativi, koja apsolutno ima kontekst političke ambicije izlaska na izbore, prikupljanje glasova, baze birača, što god hoćete jer samo licemjerstvo u kojoj na krilima opet populizma, a inače da vam kažem, povijest je pokazala, pogotovo za kolege iz Živog zida, nisu ovdje, da kad populisti dođu na vlast, jedini u državi koji bolje žive su oni sami. Nitko drugi ne profitira, ni građani od dolazaka populista na vlast. A njih spominjem zato što oni imaju predsjednika Odbora za ravnopravnost spolova koji lijepo ubire veći koeficijent, najveći što može biti ovdje od zastupnika a da nisu potpredsjednici, predsjednici i štiti te spolove tako da se uopće ne izjašnjava na glasovanju o zaštiti žena. Bravo. I kaže onda, pa smijenite me. Dakle licemjerstvo je u tome kad govorimo o inicijativi Narod odlučuje na opet valu populizma, onih broja saborskih zastupnika kojima idu plaće debele, ništa ne rade, sjede u foteljama i boli ih briga, žive hrvatski san, san svakog Hrvata da ne mora ništa raditi i dobivati plaću. Još kad bi imali i mobitele i aute, onda bi bio san potpun. Šta će nama neki ti manjine odlučivati šta ćemo mi radit kao većinskom narodu? Tko će nama bit vlada, u proračunu? Ali u isto vrijeme dijaspori, e to ne. Zašto? Koja je pravna logika? Ako smanjujemo broj zastupnika, to još mogu razumjeti sa 150 na 120, pa se ajde smanjuje broj predstavnika manjina, ajde još to bi mogao nekako prožvakati. Šta više ajmo ga napraviti da on odlučuje o broju ljudi koji izlaze van. Zašto? Jer je to politička ambicija te grupacije. To su njihovi glasovi. Jer oni kao imaju veća prava odlučivati o Vladi i proračunu koji ne žive u Hrvatskoj nego ovi ljudi koji ovdje žive. Tko mi to može objasniti? Mi u HNS-u i kao liberali i kao građanska opcija uvijek smo za modernu, naprednu, uspješnu Hrvatsku, ne da idemo korak unazad u civilizacijskim dosezima. Pa vidimo zemlje kako su koje gdje su koje su takve. Pa valjda ne želimo tamo biti? Pa oni da budu ti. Jer kako kolega Pernar kaže ja imam veću plaću i sve ali meni je stalo. Ja sam uhljeb, a njemu je stalo, to je jedina razlika između mene i njega. I njegovom kolegi Sinčiću koji je predsjednik Odbora za ravnopravnog spolova i njemu je jako stalo, ali kad treba zaštititi žene i nasilje u obitelji, e onda mu nije baš stalo. Dakle, mislim puno je toga rečeno, prožvakano, lomila se koplja i opet se vračamo na isto. I opet je to tema koja puni naslovnice i sve dalje. Na žalost, toliko tema imamo i toliko stvari za napravit da ne znamo gdje bi počeli prije ali ajmo idemo dizat narod na sitne strasti. Naravno da treba provjeriti broj potpisa u obje, pogotovo u referendumskoj inicijativi o Istanbulskoj konvenciji ili ja ne znam jeste li dobili u materijalima negdje piše Istambulska, a drugdje Istanbulska, ne znam jel to tipfeler u Saboru ili su to oni sebe krivo nazvali, to bih volio da netko provjeri od Stručnih službi jer u ovim papirima za prijavu i još nekim materijalima pod navodnicima piše „m“ ali dobro manje bitno. Jer sve što treba i to treba pristupiti tim promjenama i reći rok za prikupljanje potpisa je kao kad se predaju kandidature za gradonačelnika ili što god već na svim drugim izborima, do ponoći, tad i tad. I moram, ne smijem griješit dušu, ja znam jer smo svi manje-više ovdje sudjelovali na izborima, i ja znam da nakon što sam predao te potpise uvijek mi je nekoliko stotina desetaka došlo naknadno, kod nekih ljudi ostali listovi nisu predali, ali Bože moj. Bitno je da je ispunjen broj. Tako da i ovdje može biti da je nešto još naknadno što je bilo prikupljeno u roku, ali ljudi moji nije to baš nešto ili imaš ili nemaš. Nekoliko tisuća potpisa nije baš nešto ali ajde, zakon je nedorečen i zato to treba mijenjati, ali zato i otvara prostor sumnje. Stoga smatram da treba apsolutno izmijeniti određene stvari koje nisu. Što se tiče samog izmjena Izbornog zakona neke stvari sigurno da treba mijenjati. Mi smo svega tu svjesni u krajnjoj liniji imamo i odluke koje nas na to upućuju i da zbog promjena broja stanovništva nije zadovoljena reprezentativnost određenih zastupnika, netko ima u izbornoj jedinici puno veći broj i puno veće norme za razliku od drugih. Pogotovo recimo kod mene u Slavoniji i Baranji, puno je ljudi i otišlo, nominovno se neki vode neki više i ne.

Ne želim ni misliti šta je sada, strah me pomislit brojeva, a vidim i na ulici. Evo mislim da neke stvari je trebalo reći, da ovo je nešto što apsolutno nikad se ne smije dozvoliti da većina odlučuje za manjinu u njihovim pravima jer to onda uvijek većina može zloupotrijebiti.

Onda možemo doći do onog dijela u onom dijelu zemlje kad više to manje-više kao i pitanje ravnopravnosti žena ne bude pitanje kad to bude nešto normalno, ali još smo mi na žalost daleko od toga. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Učili su nas u školama da je demokracija forma. Ali poštovane kolegice i kolege, forma lišena sadržaja nije ništa. I upravo zbog toga ja u današnjoj raspravi o ovoj temi ne mogu, neću i ne želim govoriti samo o formi. Govorit ću o sadržaju, a zanimljivo je da je sadržaj ovih referendumskih inicijativa sličan, rekao bih gotovo isti. Jer se te dvije referendumske inicijative, Narod odlučuje i Istina o Istanbulskoj, razlikuju tek u jednom detalju. Referendumska inicijativa Narod odlučuje želi diskriminirati manjine i to one nacionalne, a Referendumska inicijativa Istina o Istanbulskoj želi diskriminirati većinu u društvu i to žene. I upravo zbog toga što je sadržaj ovakvih inicijativa u bitnome diskriminatoran mi ih u SDP-u ne možemo podržati. Danas ćemo doista govoriti o proceduri, raspravljat ćemo o proceduri, to ne možemo izbjeći. Kroz par dana ćemo o tome i glasovati i uvjeren sam da ćemo glasovanjem poslati ove dvije referendumske inicijative Vladi na provjeru vjerodostojnosti i broja potpisa. Ali rezultat te provjere naš stav neće promijeniti. A stav je da kad dođe vrijeme, ako se ustanovi da doista ima potreban broj potpisa i da su valjano skupljeni na način na koji je to propisano Zakonom, mi ćemo tražiti da se o ovim referendumskim inicijativama očituje Ustavni sud RH. Zbog čega? Naprosto zato što za nas inicijative kojima se ženama uskraćuje pravo na zaštitu od nasilja, a dijelu građana RH odriče pravo na punu predstavljenost u najvišem političkom tijelu RH, samo zato što su krive nacionalnosti nisu i ne mogu biti u skladu s Ustavom RH. Nisu. Jer nekome tko živi u RH, tko u RH radi, zarađuje, plaća poreze, igra za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju samo zato što je krive nacionalnosti ne smijemo odreći pravo da njegovi predstavnici u Hrvatskom saboru ili on sam odlučuje o tako važnim stvarima kao što su povjerenje Vladi ili državni proračun RH. Sve suprotno tome je diskriminacija. Zbog toga Klub zastupnika SDP-a podržava ove zaključke, a ukoliko se uspostavi da je doista prikupljen dovoljan broj potpisa, u što barem u dijelu inicijativa osobno duboko sumnjam, tražit ćemo da se Hrvatski sabor obrati Ustavnom sudu kako bi se procijenila ustavnost ovih referendumskih inicijativa. Nastavljamo sa pojedinačnim raspravama. Prva pojedinačna rasprava je kolega Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolege. Prvo ću istaknuti da mi je iznimno krivo što ovu točku tj. ove točke dvije objedinjene raspravljamo kasno navečer i smatram da je pošto se radi o iznimno važnim točkama za hrvatsko društvo, gdje je hrvatsko društvo iznimno senzibilizirano i zainteresirano za ove točke, da je ovo trebalo biti ujutro. Moglo se to napraviti i ujutro. Potpredsjedniče, mogli ste to vi napraviti, ne znam zašto niste, a žao mi je što je HDZ namjerno stavio ove točke u ovaj termin upravo zbog toga da javnost ne čuje i ne vidi što se ovdje govori. I krivo mi je zbog toga što se evo, koristi poslovničke mogućnosti da javnost ne bude informirana o raspravama u Hrvatskom saboru. I to je loše, i to nije dobro.

Evo, od ove zadnje ću krenuti. Kolega Grbin je rekao da se pripadnicima nacionalnih manjina oduzima pravo glasanja za proračun odnosno za Vladu ako ova referendumska inicijativa prođe. Radi se o referendumskoj incijativi Narod odlučuje. Pa to je laž, pa to je laž. Svaki zastupnik bilo koje nacionalne manjine može biti izabran u Hrvatski sabor i uvijek će biti na listi bilo koje političke stranke i uvijek će imati pravo glasovati i za proračun i povjerenje Vladi.

Kolega Richembergh koji je otišao govorio je o Dalmatincima. Zašto ne bi Dalmatince ili Slavonce stavili također da se biraju na posebnim listama? Ja sam malo prije postavio pitanje je li ovo možda put da uskoro imamo i rodne manjine koje će se birati na posebnim listama da ih imamo u kvoti, da budu na pravi način zastupljene. Možda je to pravi put. Slušao sam kolegu Radina kad je pravio dole show i kad je kolega ni kriv ni dužan, moram reći, iz mog kuta gledanja, izbačen iz Sabora. Ja razumijem da prema kolegi Radinu zbog godina i iskustva imate jedan respekt, ali kolega Pernar nije bio kriv, nego onaj koji je izvodio show za govornicom, a to se na snimci jako lijepo vidi. Pa kaže on, kaže kolega Grbin, Richembergh, zapravo ne znam tko ne, i Čuraj, svi govore o tome da znaju za nepravilnosti prilikom prikupljanja potpisa. Pa Glavaš kaže zna osobu koja mu je tražila potpise 7 dana nakon što je referendum završio. Zašto to nije prijavio, zašto nije došao inspekcijski nadzor, pa da znamo o kome se radi. Nikad ne znamo o kome se radi. Uvijek neki N.N. je nekome nešto rekao i uvijek sumnje, uvijek sumnje. Pa kad je on za svoju kampanju skupljao potpise, pa su potpisi dolazili kasno, tako je, to ste rekli, slažem se. Naravno, ako skupite 400 tisuća potpisa ili nešto manje ili nešto više, da tih potpisa ima svugdje. Pa evo ga, sviđalo se to ili ne, još uvijek potpisa ima na terenu. Nažalost nije se prikupljeno jer jednostavno ne postoji takva organizacija koja to može prikupiti na pravi način. Ali moram još jednu laž ovdje reći. Kolega Grbin na moju primjedbu, repliku da ste, umjesto da ste rekli stav Odbora o ovome o čemu mi danas raspravljamo, vi ste dali svoju interpretaciju, a to nije u redu. Počeli ste iščitavati zapisnik i onda ste mene prozvali da ja nisam pogledao u dnevni red. Kolega Grbin, vi nemate pravo interpretirati i vaditi izvatke zapisnika i iščitavati ih ovdje. To pravo vam nije dano i ne možete ga uzeti. Imali ste pročitati dva kratka zaključka koja se tiču inicijative „Istina o istambulskoj“ i inicijativi „Narod odlučuje“ i tu priča staje. Ako ste već imali potrebu čitati zapisnik što nije praksa onda pročitajte čitav zapisnik. Naveli ste, mnogi su naveli cijeli niz primjera kako su se potpisi skupljali na jedan način nekorektan i to nije u redu. Ja ću reći otvoreno, ako je netko lagao čovjeka koji je došao dati potpis i rekao mu nešto što ne stoji, što nije referendumsko pitanje to nije u redu, stvarno nije u redu i ako je bilo takvih slučajeva evo meni je krivo što ih je bilo. Ali nije ih bilo puno. Dogodilo se poneki put. I dobro ste kritizirali, ali nitko od vas nije kritizirao npr. gospodina Obersnela koji je zabranio prikupljanje potpisa. Ne samo gospodina Obersnela, imamo cijeli niz drugih gradova. Imamo Sisak. Imamo Gradac. U Senju je dozvoljeno samo jedan dan prikupljati potpise, samo jedan dan. I nitko od vas desetak koji su govorili nije istaknuo taj problem. Krivo mi je ovdje što evo ga imamo zapravo slogu, osim kolege Podolnjaka koji je govorio onako na svoj način kao pravnik. Svi ostali bez obzira na političku opciju su vidim protiv referenduma, protiv volje građana, pa se 400 tisuće ljudi puta 3 jer se nisu svi potpisali 3 puta nazivaju „marginalcima“

Već sam replicirao gospodinu Pupovcu kada je to govorio. Njemu je iznimno žao što su prostori u kojima žive, živi njegova nacionalna manjina slabo razvijeni. Već sam vam odgovorio i ponovit ću. Razlog tome je jednostavan, što se na žalost nacionalna manjina a to je srpska nacionalna manjina kojoj vi pripadate 91. godine dignula na oružanu pobunu protiv svoje domovine Hrvatske. I to je ono što vi kao pripadnik te manjine koji nije bio zajedno s njima mora svaki dan istaknuti ovdje i ispričati se svojoj domovini Hrvatskoj u ime svoga naroda zato što su je htjeli uništiti, zato što su bacali granate po hrvatskim gradovima, zato što su palili i žarili. I onda kada danas slušamo na vaš jedan patetični način kako govorite o lošem statusu srpske nacionalne manjine, meni vas dođe stvarno krivo i žao. Pa se onda sjetim da je i moja kuća pogođena granatom, raketom konkretno i da je 16 tisuća hrvatskih građana stradalo zbog te srbočetničke pobune i to se zaboravlja. Pa nije povijest gospodine Pupovac započela 7. ili 8.8.95. kada su traktori došli u Beograd. Ona je započela za krvavi Uskrs ako ćemo govoriti o povijesti ili u Borovom selu u svibnju mjesecu i ne možemo zaboraviti 5 godina oružane pobune. Ali ponovit ću što je jako bitno. Znači, evo da se malo vratimo, svi su počeli govoriti o meritumu. Pa neki pitaju što je to sporno evo ga konkretno sa Istambulskom konvencijom? Pa jeste, rodna ideologija. Ako me netko pita gdje je rodna ideologija. Pa pogledajte interpretativnu izjavu koju je naš premijer Plenković sastavio sa stručnjacima u kojoj kaže: „Smatramo da Istambulska konvencija ne sadrži obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatske zakone.“ Znači, sama izjava kaže da ima rodne ideologije, ali da smatra da ne sadrži obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatske zakone. A kolega Radin, pa pitajte vaše sunarodnjaka Tajania predsjednika Europskog parlamenta zašto on konkretno u Europskom parlamentu nije glasovao za Istambulsku konvenciju kao i trećina europskih parlamentaraca. Upravo zbog toga što je rekao premijer Plenković, smatramo da ne sadrži obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatske zakone. Znači, ima je. Pa i predsjednik SDP-a Bernardić evo još malo na njegovu žalost, na Grbinovu sreću i on je vidio i on je rekao da je, ali da nema s tim problem. Naravno neće nam sutra hodati muškarci u suknjama, niti će žene dizati utege od 100 kg, ali rodna ideologija je nešto što je u suprotnosti sa onim vrijednosnim sustavom koji mi baštinimo od naših predaka a koji nam jamči prosperitet. Znači, to je istina. Na vaše izlaganje imamo tri replike. Prva je od kolege Radina. Izvolite. Kolega Zekanović, dajte nam molim vas recite ali definicijski i da bude nekako razumljivo što je to rodna ideologija.

Eto, to napravite to vam je moj savjet. Gospodine Radin poslije imate pojedinačnu raspravu molim vas. Izvolite. Zastupniče Zakonović ako vi mislite da u ovoj zemlji treba uvesti kolektivnu krivicu za ljude, za starce, za djecu koja su rođena nakon 95. svaka vam čast. Ako mislite da zbog onih koji su poveli oružanu pobunu trebaju spaštati Hrvati koji su došli iz Bosne i Hercegovine ili povratnici Hrvati koji su se vratili nakon progonstva, a svi trpe zbog činjenice što su ti krajevi nerazvijeni.

Kolega Pupovac, kada bi se vraćali u povijest mogli bi tako i stvarno otići i do Puniše Račića i do Gavrila Principa i tko zna do čega sve ne, pa to nećemo napravili. I nikada nisam rekao da postoji kolektivna krivnja. Ja osobno imam i prijatelja i kumova pravoslavaca, Srba koji su bili u Hrvatskoj vojsci i ranjeni za Hrvatsku domovinu, hrvatski branitelji i hrvatski dragovoljci i to nije sporno. Ali ne možemo ignorirati ovo što sam ja rekao. A vi nemojte ignorirati kada govorimo o nacionalnim manjinama, da netko nacionalnim manjinama želi uskratiti pravo koje će im zauvijek biti omogućeno a to je da u bilo kojoj političkoj stranci budu izabrani u Hrvatski sabor.

ljudska prava, na prava nacionalna manjina, na zaštitu žena od nasilja. To je ultrakonzervativna marginalna skupina koja sramoti hrvatsko društvo. I što se mene tiče ja bih volio da bude taj referendum da jednom za svagda ta šutljiva većina građanske Hrvatske pokaže ultrakonzervativnoj marginalnoj skupini kao što ste vi gdje im je mjesto. Prestanite napadati i vrijeđati nacionalne manjine i zaštitu prava žena u hrvatskom društvu. Kolega Jovanović, vi ste marginalna skupina, znači Jugoslaveni su marginalna skupina u Hrvatskoj, Bogu hvala, ima vas još malo pa vas neće biti uopće. I meni je jako drago zbog toga što Jugoslavena uskoro u Hrvatskoj neće biti. A što se tiče mog izbora u hrvatski Parlament. Ja sam izabran kao član stranke HRAST, tako i na listi HDZ-a ne sramim se toga. Ali ja ću se baviti politikom i van HDZ-a a vi van SDP-a vrijedili bi nula. I onda kada vas izbace iz stranke vaša politička karijera je završena.

Dakle članak 238. omalovažavanje i vrijeđanje i to po nacionalnoj osnovi, dakle nešto za što je jedan kukavica koji je pobjegao u novu domovinu osuđen na zatvor, to ste vi sada učinili. Inače ja nisam Jugoslaven, ja sam Srbin i dičim se svojim srpskim porijeklom i Hrvatskom domovinom a vi ste jedna budala.

Hvala lijepo.

Ispričavam se, izvolite. Dobro ja sam na samom početku ove rasprave molio kolege zastupnike da se zadržimo u okviru onoga što je tema, da se spuste tenzije ali odmah je počeo i kolega Grbin, kolega Jovanović, onda je evo se uključio i kolega Zekanović, znači odmah je počela priča o marginalcima, tu priču priča i premijer Plenković ljudima koji su potpisali znači ovaj referendum i to su loše poruke i to nikako nije dobro. A ono što je također loše i to sam na početku molio vas da ne raspravljamo o ovoj bitnoj temi ovako kasno navečer. Evo sada ja sam dobio priliku da govorim u 10,40. Mislim da hrvatske građane zanima ova tema, da smo o ovoj temi trebali raspravljati u jednom normalnom terminu, ali evo nažalost nije bilo sluha, očito je bio takav dogovor između HDZ-a i SDP-a, tema izmjene izbornog sustava je važna tema. Govorio je ovdje kolega Čuraj o tome da sigurno je potrebno ići u određene izmjene, da čak ni vladajući nemaju ništa protiv toga, ali mi imamo činjenicu da više od godinu dana mi u saborskoj proceduri imamo izmjene koje je predložio MOST koje traže tri preferencijalna glasa, međutim evo to uopće nije ni stavljeno znači na ovdje raspravu u Hrvatski sabor a kamoli na glasovanje. Tako da to pokazuje kolika je volja vladajućih za bilo kakvim izmjenama izbornog sustava. Oni su skrojili sebi izborni sustav političke elite onakav kakav im odgovara. I onda kada dobiju odgovor znači od strane naroda, onda se čude zašto je do toga došlo. Da ste mijenjali izborni sustav, da ste napravili pravedan izborni sustav, onda vjerojatno ovakvog odgovora ne bi ni bilo. Ali vi po tom pitanju ne želite napraviti ništa niti SDP niti HDZ i onda kad se dogodi referendum, onda se čude. I onda sve nazivaju populizmom. Jesu li 3 preferencijalna glasa isto populizam? Čitam intervju premijera Plenkovića, novinarka ga pita sad ove najave koje je dao ministar Kuščević, od 3 preferencijalna glasa da je to jedno popuštanje populizmu. A profesor Podolnjak je ja mislim pisao koliko zemalja u Europi, sjećam se da je spominjao Island npr., da je spominjao još neke europske zemlje koje također imaju 3 preferencijalna glasa i sad je to u Hrvatskoj odjednom populizam. Zašto? Zato što to ne odgovara stranačkim šefovima jer onda oni ne mogu krojiti list po svojoj volji, onda su puno teže i ove koalicije i ovih političkih stranaka poput HNS-a koje nikad ne bi vidjele Sabora da nema predizbornih koalicija i naravno da će onda oni to napadati i proglašavati populizmom. Izmjene izbornog sustava su nužne, one su preduvjet svih promjena u hrvatskom društvu. Govorio je kolega Čuraj o tome kao da je percepcija da mi saborski zastupnici ovdje imamo masne plaće, da je to hrvatski san ovdje doći u Hrvatski sabor, pa zar nije? Koliko nas sada ima ovdje u sabornici, evo jedan kolega iz HDZ-a, nas četvero iz MOST-a, 2 zastupnika nacionalnih manjina, kolega Zekanović i kolega Jovanović. Tko od nas, odnosno tko od saborskih zastupnika ovdje je danas zaradio svoju plaću? Ja sam ovdje cijeli dan, bio sam po svim točkama, pokušao sudjelovati u raspravi, sjediti ako ne mogu sudjelovati u raspravi, onda slušati što kolege govore, nas je previše. Hrvatska nema potrebe za ovolikim brojem zastupnika, znači nas je previše. Drugo, sasvim je jasno da izborne jedinice kakve imamo da nisu primjerene, da svaki glas ne vrijedi isto, znači da i tu imamo isto određenu nejednakost, da je to potrebno isto tako urediti, da je potrebno urediti sam izbor zastupnika u Hrvatski sabor, postoje ovi neki prijepori oko pitanja manjina, je li to udar na ljudska prava kao što vi tvrdite ili nije jer evo, kolega Grbin je cijelo vrijeme prišao o ljudskim pravima. Uostalom i nacionalna manjina može biti izabrana i na općoj listi. To su sve pitanja koja se otvaraju i ja respektiram svaki stav ovdje koje iznesen i nema nikakve potrebe za nekakvim uvredama koje su se ovdje mogle čuti i od strane kolege Jovanovića o marginalcima, isto tako napadati bilokoga, nema nikakvog razloga za to. Ovo je prilika za jednu argumentiranu raspravu, ono što je loše, to je da je sada 10.42 i da su ljudi uglavnom gledali jednu jako zanimljivu i uzbudljivu utakmicu SP-a gdje je Belgija okrenula, znači gubila 2:0, na kraju pobijedila u '94. minuti, znači a ovo je bitno pitanje. Izmjene izbornog sustava su bitno pitanje. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Ne, nije Japan, okrenula je Belgija, Belgija je pobijedila 3:2, gubila je 2:0. Tako da evo, ne znam što bih rekao, osim da ne trebamo ignorirati činjenicu da je jedan veliki broj naših građana rekao da želi izmjene izbornog sustava. Ne moramo se slagati sa svim onim što stoji u tom referendumu, u toj referendumskoj inicijativi ali je činjenica da je o tome potrebno razgovarati da vladajući uopće o tome ne žele razgovarati. To pokazuje činjenica da je više od godinu dana MOST-ov prijedlog zakona o 3 preferencijalan glasa u saborskoj proceduri i sad kad je skupljeno 400 000 potpisa, ministar se sjetio da bi uveo 3 preferencijalna glasa ali ne kako predlaže inicijativa znači bez praga nego s pragom. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Da, pa upravo takav mu je takav u saborskoj proceduri ali to ne dolazi na dnevni red već više od godinu dana. To pokazuje kolika je volja političkih elita koje su zauzele pozicije i koje praktički ne upravljaju Hrvatskom nego vladaju isključivo za svoj vlastiti interes, partikularni interesa a ne u interesu naroda. I to je ono što treba mijenjati, treba mijenjati izborni sustav, ne znamo što će napraviti i ustavi sud i što će biti sad sa ovim prebrojavanjem potpisa, što će se tu sve događati, koje su namjere vladajućih oko tih referenduma, vjerojatno da se oni na nekakav način stopiraju, zaustave, ali ove promjene koje su počele i koje građani zazivaju a koje smo i mi ovdje prije više godine dana pokrenuli ovdje u ovom Hrvatskom saboru su nezaustavljive. Možete izvesti ne znam što, ali nećete zaustaviti tu želju naroda da promijeni izborni sustav. Te promjene će biti ili ovakve ili onakve ali one će dogoditi neminovno. Uostalom natjerat će vas na te promjene narod. Isto kao što je natjerao da se uvede jedan preferencijalni glas, sad već imamo najave 3 preferencijalna glasa ali toga ne bi bilo da nije bilo ovih referendumskih inicijativa. I onda ne moramo i nije dobro da te inicijative okarakteriziramo a priori kao nešto loše i negativno jer će dovesti do određenih pomaka. Ja mislim da su 3 preferencijalna glasa i jedan dobar pomak. Pa da vidimo koliko tko vrijedi, koliko tko, izađimo i izvažimo se pred hrvatskim biračima, da vidimo koliko je tko težak, koliko preferencijalnih glasova može dobiti, a ne da ovisno o tome je li u milosti ili nemilosti stranačkog šefa ulazi ovdje u Hrvatski sabor. Znači izvažimo se pred biračima, izađimo pred birače i vidimo koliko ono što mi ovdje radimo u Hrvatskom saboru zapravo vrijedi. Prvi je kolega Sladoljev Marko. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Grmoja drago mi je da ste vratili raspravu zapravo u bit stvari i zapravo ovaj referendum je ogolio političku elitu i zapravo ova je referendum bio usmjeren protiv političke elite koja je zapravo Hrvatsku dovela na rub siromaštva i vjerujem da bi potpisa bilo puno više, ljudi koji su otišli jer su oni najnezadovoljniji sa političkim elitama, a to je preko 200, 300 tisuća građana da bi potpisali također taj referendum. Ali ono što ja želim istaknut na svom primjeru, da sa ja kad sam objavio pitanje DORH-u, zašto Zdravku Mamiću nisu izreknete mjere opreza stotine poruka sam dobio – e upravo zbog tebe kao što si ti treba mijenjati Izborni zakon da ne uđeš više u Sabor. I nemam ništa protiv toga da ti ljudi koji su protiv mene nisu zadovoljni mojim političkim radom potpišu za promjenu izbornog zakona da ja ne bih ušao u Sabor.

Mislim da to nije dobar put da bi se trebala povesti o tome jedna šira javna rasprava. Međutim, mi vidimo da ne postoji nikakva volja za bilo kakvim izmjenama izbornog sustava i vidimo to po ovome da je ova rasprava stavljena evo sada da mi raspravljamo o tome u 11 sati navečer. To pokazuje kolika je želja znači političkih elita uopće da se mijenja izborni sustav. Ali ne mogu se te promjene voditi na ovakav način kako ste vi to prezentirali, je li vi nekome odgovarate ili ne odgovarate. I je li neki predstavnik određene skupine nekome odgovara ili ne odgovara.

Prvo poštovani kolega Grmoja, i vi kao jedan broj ljudi koji su na višim pozicijama nego što ste vi u izvršnoj vlasti govorite o političkim elitama. A biti u ovom Saboru znači pripadati političkim elitama. Praviti se da ne pripadaš političkim elitama, za to bi se trebalo praviti na nešto drugačiji način. Vaša je stranka bila dio poretka, dio političkih elita, u dva navrata. I na lokalnom nivou i na različitim drugim nivoima. Prema tome, ja bih bio oprezan sa tim stvarima. Ja mislim da nas ima previše. Možda ima onih koji kod kuće rade pametniji posao pripremajući se za Sabor nego što ga radimo mi ovdje. Poštovani kolega Pupovac, ja se zahvaljujem na ovoj vašoj sugestiji oko toga da mi praktički, da ja ne mogu govoriti o političkim elitama jer smo bili dio vladajuće većine. Ali upravo zato se ja ne osjećam političkom elitom jer toliko smo željeli promjene da nismo u svakoj Vladi u kojoj smo bili nismo izdržali dulje od 5 mjeseci. Nisu nas mogli istrpiti niti 5 mjeseci i u jednoj i u drugoj Vladi. Upravo zato što inzistiramo na promjenama i upravo je to što ste vi spomenuli da smo bili po 5 mjeseci u dvije Vlade upravo najbolji argument da ne pripadamo tim političkim elitama o kojima ja cijelo vrijeme govorim.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dozvolite mi u ovoj pojedinačnoj raspravi da govorim zapravo sa stajališta osobe koja je sudjelovala u stručnom pogledu u recimo to tako, stručnoj pomoći u definiranju normativnog teksta, pa i obrazloženja koji se odnosio na dio ovih referendumskih inicijativa o kojima je danas riječ, a odnosi se prvenstveno na prvo pitanje Inicijative Narod odlučuje koja se odnosi na reformu izbornog sustava. I kao što je rekao kolega Grmoja, doista je namjera te inicijative da demokratski demokratizira izborni sustav, da ojača ulogu građana birača u izborima za zastupnike, da racionalizira taj naš sustav, na žalost u kojem sada vidimo u ovom Hrvatskom saboru izuzetno malo zastupnika. I doista ne vidimo nikakav razlog da se broj zastupnika Hrvatskog sabora ne smanji primjereno dakle, sa tih 150 na najviše 120. Budući da ste vi već dugo godina u Hrvatskom saboru i sami znate da je sredinom 90-tih godina Hrvatski sabor brojao 127 zastupnika, od 95. do kraja 99. do onih izbora 3. siječnja 2000. kada je taj broj zastupnika povećan. Zašto bi to bio problem i zašto bi se sada optuživala građanska inicijativa da za određeni nekakav populizam i tome slično. Nema razloga. I ostali stavovi od preferencijskih glasova, uređenja izbornih jedinica, mogućnosti da se glasuje dopisno, elektronički, u situaciji kada gotovo polovica građana ne glasuje, kada se građani uopće ne motiviraju da izađu na izbore. Vjerujte mi, gdje god sam sudjelovao u promatranju izbora, u različitim državama, građani na biračkom mjestu dolaze sa dokumentom koji im je posao, sa pozivom koji im pošalje nadležna izborna komisija koja im kaže, izbori su, vaše biračko mjesto je tu i tu, dođite. Mi smo na odazivu od 50%, što je izuzetno malo. I dozvolite da sam duboko uvjeren da to što se predlaže jeste u najboljem interesu građana i da će ... [[Govornik se ne razumije.]] njihovu ulogu u izbornom procesu. Kad je riječ o drugom pitanju koje se odnosi na prava zastupnika nacionalnih manjina kojima će se pitanje želi ograničiti pravo sudjelovanja u odlučivanju o povjerenju Vladi i odlučivanju o proračunu, dozvolite mi nekoliko ustavno-pravnih argumenata jer oni su zapravo jedino relevantni. Jednakost je jedna od temeljnih ustavnih vrednota i jednako biračko pravo je izvedenica upravo iz načela jednakosti. Dozvolite mi da sada konkretno iznesem neke brojke, ne apstraktno, ne o nekim imaginarnim situacijama koje građani ne bi razumjeli, nego nešto što je stvarno činjenično. Dakle, izvješće sa izbora 2016. godine. Kad govorimo o pravima pripadnika nacionalnih manjina, dozvolite da govorim samo o tome. Pripadnici nacionalnih manjina u RH na posljednjim parlamentarnim izborima kada smo birali Sabor 2016. godine glasovala je otprilike oko 120 tisuća zastupnika nacionalnih manjina. Od toga za zastupnike nacionalnih manjina u ovoj posebnoj izbornoj jedinici glasalo je otprilike 38 tisuća pripadnika nacionalnih manjina. Njih više od 82 tisuće glasalo je, izabralo je da glasuje za opće kandidacijske liste u općim izbornim jedinicama, kao i drugi državljani, građani RH koji nisu pripadnici nacionalnih manjina. Dakle, svega otprilike 31% pripadnika nacionalnih manjina je glasalo baš za 8 zastupnika koji sjede u Hrvatskom saboru. Njih gotovo 70% glasovalo je kao i svi ostali građani RH za opće kandidacijske liste. Dakle, govorimo o pripadnicima nacionalnih manjina. Prva relevantna činjenica je da velika većina njih ne glasuje za 8 zastupnika manjina nego kao i svi drugi građani glasuje u općim izbornim jedinicama. 2015. taj broj je bio još i veći. Bio je veći odaziv i glasovalo je preko 100 tisuća birača u općim izbornim jedinicama. To je prva relevantna činjenica. A sad dolazimo do izbora uzmimo jednog pojedinog zastupnika, neka mi kolega Radin ne zamjeri ako uzmem za primjer njegov izbor kao zastupnika nacionalne manjine. Dakle, vi ste birani kao zastupnik, predstavnik talijanske nacionalne manjine. Na posljednjim izborima glasovalo je 8844 građana talijanske nacionalnosti pripadnika nacionalne manjine. OD toga za zastupnika nacionalne manjine glasalo je 2338, od toga za vas 1676. Svega 26% pripadnika talijanske nacionalne manjine koji su glasali, glasali su za zastupnika u posebnoj izbornoj jedinici.

U čemu je sad problem koji postoji na ustavno-pravnoj razini? Ovih 1676 birača koji su glasali za vas izabrali su jednog zastupnika u Hrvatski sabor. Ovih 6 i pol tisuća također pripadnika talijanske nacionalne manjine svojim glasovima nisu mogli izabrati pola zastupnika jer za jednog zastupnika u općim izbornim jedinicama je potrebno otprilike 12700 glasova.

Zamislite situaciju da su oni svi glasali za jednu kandidacijsku listu. Neke od stranaka, bilo koje u nekoj izbornoj jednici. Oni bi svim svojim glasovima doprinijeli izboru polovice zastupnika, a ovih 1600 i nešto je svojim glasovima izabralo jednog zastupnika koji ima puna prava u ovom Hrvatskom saboru. Znate što je razlika? Razlika je u tome da pripadnici talijanske nacionalne manjine, dakle također osobe iste nacionalnosti kao i vi i oni koji su glasovali za vas, koji su glasali za opće kandidacijske liste, dakle za sve stranke koje su tamo ili nezavisne liste imaju 8 puta manju glasačku moć. Njihov glas vrijedi 8x manje nego glas pripadnika talijanske nacionalne manjine koji je glasao za vas kao zastupnika. To je ustavno pravna činjenica. Dakle ja uopće nisam govorio o većinskom narodu, ja nisam govorio o građanima hrvatske nacionalnosti, govorim isključivo o pripadnicima talijanske nacionalne manjine. Oni koji su glasali u općim izbornim jedinicama, njih 6,5 tisuća oni su zapravo izgubili zato što oni svojom brojnošću mogu izabrati svega pola zastupnika a onih 1600 i nešto biraju jednog zastupnika nacionalne manjine. I nemojte mi reći da su zakinuti pripadnici nacionalnih manjina. Kada bi zastupnici nacionalne manjine bili uskraćeni prava odlučivanja o proračunu i o sastavu Vlade. Zato što ogromna većina pripadnika nacionalne manjine ne glasa u posebnoj izbornoj jedinici nego glasa u općim izbornim jedinicama. Izvolite. Poštovani kolega Podolnjak, prije svega što se tiče potrebe za izmjenama Izbornog zakona o kojemu ste govorili vi i još jedan broj vaših kolega iz Kluba zastupnika nezavisnih lista MOST-a ja ću se s vama lako složiti o tome da i na stvari koje trebamo mijenjati ali ne na referendumu. Referendum nije instrument za tu vrstu rasprave pogotovo na način sa kampanjom kako je bila vođena, o kojoj smo govorili. I pretpostavljam da ćete se sa time složiti. To nije peticija. To je bila ozbiljna kampanja koja je imala jedan cilj i vrlo negativan, sa negativnim posljedicama. A što se tiče potrebe da o tome raspravljamo, apsolutno da. O izbornim jedinicama, o broju birača, o preferencijalnosti ili ne preferencijalnosti, potpuno da.

Žao mi je kolega Pupovac, ja veliki dio toga što ste rekli nažalost nisam mogao čuti. Mislim da ste rekli da ovakva pitanja izbornog zakonodavstva se ne bi trebala rješavati referendumom, ako sam vas dobro razumio. Međutim, koja mogućnost je građanima ostala ako Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo građana nije učinilo ništa svih ovih godina da zapravo riješi one probleme izbornog zakonodavstva koje je trebao riješiti od preferencijskog glasanja, od uređenja izbornih jedinica. Pa ovaj Hrvatski sabor nije slušao čak niti Ustavni sud i nalog Ustavnog suda. Oprostite ja sam ovdje 2 godine, vi ste malo duže pa ste svjedočili da 8,5 godina Hrvatski sabor nije riješio pitanja izbornih jedinica, sada svi o tome govore. Izvolite. Za nas glasa malo zastupnika, malo pripadnika naše manjine a razlog je vrlo jednostavan zato što smo mi nakon Drugog svjetskog rada istjerani oko 300 tisuća ljudi.

Možda bi bio jedan Srbin više da vi niste promijenili nacionalnost i to obrazložili u Varaždinskim novinama s time da vaša obitelj bude sigurna od Hrvata.

Zoran Milanović koji je napravio jednu sramotu prema prof. Podolnjaku ovo se ne može, što ste vi sad napravili, ovo, ali ovo što ste vi napravili zato jer je dirnuto u vašu poziciju i u vaše glasove je najveća sramota koju sam ja čuo ovdje u Hrvatskom saboru. Ovo zahtjeva da vam se, znači ne da vam se oduzme riječ nego da vas se izbaci, Pernar je izbačen iz sabornice a ovo što ste vi napravili ovo je takva sramota. I iznijeli ste uz to i neistinu.

Pitam vas tko je pretjerao?

Dakle, kolega Furio Radin, dakle imate opomenu sa oduzimanjem riječi, polako, vi također imate opomenu sa oduzimanjem riječi jer ste se u principu tu počeli samnom prepirati. Dakle imate svi opomenu sa oduzimanjem riječi. Te opomenu s oduzimanjem riječi i kolega Grmoja i kolega Furio Radin.

Povredu Poslovnika smo riješili. Hvala.

Izvolite, možete. Meni je žao da se rasprava svela na ovo na što se svela. Ja sam duboko pogođen onim što ste rekli i onom neistinom koju ste izgovorili. Ali gospodine Radin ja sam govorio o činjenici, dakle o izvješću sa izbora 2016. u kojoj sam samo rekao da ¾ pripadnika vaše nacionalne manjine glasuje za opće kandidacijske liste. Nije bitno koliko ih ima, koliko ih je trenutno u Hrvatskoj, nego da ¾ njih bira glasati za opće kandidacijske liste potpuno je irelevantno da li ih je 5 tisuća, 10, 20 ili 80 shvaćate.

Izvolite. Poštovani kolega Podolnjak 98% birača 3. izborne jedinice nije zaokružilo vaše ime i prezime na izborima 2016. godine, 98% Znate li koliko je 98% Znate li koliko je 98% To označi 49 od 50 birača nije zaokružilo vaše ime i prezime. Ja vam ovime odričem pravo da govorite u ime birača hrvatske nacionalne pripadnosti ili vašim rječnikom, ja sam od vaš dobio 3 i pol puta više glasova preferencijalnih birača u svojoj izbornoj jedinici. Ja tražim na potpuno isti način kao i vi da dobijem 3 i pol puta jači glas od vas. To su poštovani kolega Podolnjak argumenti koje ste vi upotrijebili u svojoj raspravi.

Moji nisu glupi i ja nikada neću priznati da su moji glupi. Vaš je problem što ste to priznali. Meni je žao što sami to priznajete. Ali vi ste uspoređivali kruške i jabuke, izabrane zastupnike u dva vrlo različita izborna sustava koji nemaju nikakvih dodirnih točaka. Sustav relativne većine ili sustav razmjernog predstavništva sa jednim preferencijalnim glasom, potpuno neusporedivo i vi znate da je potpuno neusporedivo, na kraju krajeva i na doktorskom ste studiju iz prava i to znate i onda na kraju priznajete da ste rekli glupost ovdje u Hrvatskom saboru i bit će zapamćeno da ste sami priznali nakon svoje jedne minute da ste rekli glupost. A mislim to još ni jedan zastupnik nije rekao da je rekao glupost. Rasprava i replika je završena na izlaganje gospodina Podolnjaka. Izvolite.

Zahvaljujem predsjedavajući. Danas je točka rasprave trebala biti jedino slanje potpisa za referendume na provjeru u Ministarstvo uprave što je uobičajena praksa [[Upadica Hajdaš Dončić: Gospodine Grmoja, molim vas.]] Što je uobičajena praksa i oko toga ne bi trebalo biti uopće rasprave. Ali ja se moram osvrnuti na cjelokupnu raspravu o ovoj točki. Slušao sam je pozorno. Na žalost ona se iskoristila za osobne obrane pojedinih saborskih zastupnika da bi obranili svoje pozicije i svoje ponašanje. Ne mogu vjerovati što sam sve danas čuo za vrijeme ove rasprave. Ja ne mogu vjerovati da saborski zastupnici o sebi pričaju kao eto jadnim političarima koji su dospjeli na zub običnim građanima. Ja ne mogu to vjerovati. Ja ću vam to ovako okrenuti. Kako možete očekivati drukčiju reakciju ljudi kada vide svu besramnu političku trgovinu zadnjih 20 godina? Uzet ću vam svibanj i lipanj prošle godine. Što možete očekivati od ljudi? Kakvu reakciju želite od ljudi? Što možete očekivati kada vidite koliko građani se bore da bi preživjeli od mjeseca do mjeseca, a oni ne vide apsolutno nikakvu empatiju s vaše strane, nego samo vaše beneficije koje iskorištavate za sebe umjesto za njih, a oni su vam dali povjerenje da se borite za njih? Što možete očekivati? Uzet ću vam primjer. Prije par mjeseci jaukali ste ovdje kada sam spomenuo godišnje odmore saborskih zastupnika spomenuo ih u potpuno drugome kontekstu. Spomenuo ih u kontekstu zatvaranja gušenja slobode govora promjenom Poslovnika, jaukali ste. Toliko o vašoj empatiji prema ljudima koji nemaju mogućnosti koje vi imate. A ja ću vam dati kratak presjek vašeg djelovanja, pa da shvatite razlog referenduma. Ja ne vjerujem da je Hrvatska rasistički nastrojena država. Ona samo pokazuje revolt, ali vam pokazuje revolt jer zadnjih 20 godina vodite ideološke ratove, njima palite mase, vodite politike 20 godina koje su doveli do toga da ljudi odlaze iz Hrvatske, da je Hrvatska gospodarski opustošena, da ste obrazovni sektor doveli u pat poziciju i da nikada nećemo zbog toga provesti obrazovnu reformu, da javna uprava nikada veća, nikad glomaznija, nikad učinkovitija. Posljedično ste svi ovim postupcima vi doveli do izbornog referenduma i toga trebate biti svjesni. Građani su samo i to ću reći civiliziranim pristupom kroz potpise pokazali što misle o politici koja se u Hrvatskoj vodila 20 godina a koliko ja znam brojni … [[Govornik se ne razumije.]] koji su ovdje danas večeras raspravljali pa čine tu političku elitu već duži niz godina. Dakle nemojte bježati od osobne odgovornosti za ono što ste dočekali i niste jadni, jadni su oni koji zbog toga kako se vodila u Hrvatskoj politika sve ove godine moraju gledati hoće li imati za kartu i otići iz Hrvatske, ti su jadni. Ja ne želim slušati uvrede koje su neki spremni izustiti na račun drugih samo zato što se dirnulo u njihove pozicije ovdje u Saboru. I to je točno, možete se smijati koliko god hoćete ali to nije korektno. Nismo došli ovdje da bismo čuvali svoje pozicije i ne treba se dogoditi promjena Izbornog zakona jer to odgovara nekom političaru.

I da ste dopustili izmjenu Izbornog zakona na normalan način ne biste dobili referendum. Da ste vodili politiku koja je usmjerena na korist građana ne biste nikad doživjeli ovakav referendum koji traži izmjenu Izbornog zakona, da se promijeni način ponašanja političara.

Ispričavam se kolega Pupovac. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani kolege jer kolegica nema.

Dakle, kada netko uđe u politiku kao što su neki kolege ušli prije nekoliko godina da se bore protiv onih koji su u foteljama, a onda godinama s njima dijele te iste fotelje pa onda ponavljaju retoriku, samo se dignite kolega Petrov, jer to se doista odnosi na vas, a onda dijele te fotelje sa njima i onda imaju moralnoga obraza govoriti o tome tko čuva svoje fotelje. Dakle, već sam rekao da od loše politike je samo gora loša antipolitika, da od opasne politike je gora opasna antipolitika. Krenuli ste sa pričom o reformama a reforme ste sveli na to da se mijenjaju pretplate za Hrvatski radio i Hrvatsku televiziju. I obmanjivali ste ljude sa pričom o reformama, razbuđujući velike nade i velika očekivanja od kojih nije bilo ništa. Rušili ste vlastitu Vladu i polkušali sačuvati nešto što nije bila Vlada i sada optužujete zastupnike nacionalnih manjina da su oni bili ti koji su se amoralno ponašali. Otišli ste, niste sačekali da vam kažem nešto što je trebalo da čujete, ali reći ću vam. Nije trebalo čuti prvi glas onih koji su organizirali ovaj referendum jer vi ste bili taj koji ste pozvali mojeg kolegu, sadašnjeg šefa kluba SDSS-a, mimo znanja i predsjednika stranke, mimo znanja i mene kao čovjeka koji sam u toj stranci osvojio najviše glasova da mu kažete nemojte sudjelovati u razgovorima oko formiranja većine, sačekajte da mi to uradimo. S kojim pravom? S pravom da smo mi manje vrijedni? Da su naši glasovi manje vrijedni? S pravom toga da segregirate jedne zastupnike u ovom Saboru? Znate koliko mi je stalo do fotelje? Stalo mi je do toga da takvi ljudi poput vas ne mogu selektirati tko će sudjelovati a tko neće sudjelovati u formiranju većine. A što se tiče pitanja koje je potegao kolega Podolnjak, sav smisao modela koji mi imamo manjinskih mandata u Hrvatskom saboru, modela koje imaju u Sloveniji ili modela koje imaju u Srbiju, samo da spomenem naše susjedstvo ili u Crnoj Gori je u pozitivnoj akciji ili u pozitivnoj diskriminaciji. Dakle u tome da oni kojih je manje iz ovih ili onih povijesnih razloga, iz ovih ili onih numeričkih razloga budu koliko toliko izjednačeni sa svojim sugrađanima koji čine etničku ili nacionalnu većinu. To je smisao. A vi kao ustavni pravnik zaboravljate na tu važnu konstitutivnu činjenicu hrvatskog Ustava, hrvatskog Ustavnog zakona i hrvatske političke prakse. I usudite se kao sveučilišni profesor držati nama lekciju ovdje koji znate dobro da mi to znamo i jednako dobro ako bolje kao vi. Ali mislite da se s demagogijom može proći. Jer ono što smo čuli cijelu večer jeste bila demagogija, demagogija usmjerena na to da se ljudima proda rok za svijeću. I to radite cijelo vrijeme. I zato vas neki napuštaju i zato vam neki vaši kolege preko face-a i na druge načine šalju poruku. S tom politikom ne možete napraviti ono što obećavate ljudima. Jedino ako ne skinete maske i pridružite se i vratite se natrag odakle ste krenuli a to je gospođi Markić.

Time zaključujemo raspravu o dva izvješća, jedno je Izvješće o zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ a drugi je je o građanskoj inicijativi „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava RH. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Žao mi je što je jedna točka koja zapravo ništa nije tehničko ali je zapravo tehničko završila tako kako je završila, ali eto, žao mi je ako sam nekog povrijedio, ali to je tako u životu. Nastavljamo sutra u 9,30 minuta sa Prijedlogom zakona o otpisu dugova fizičkim osobama sa Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 369.